Ale jestli se chceme podívat do budoucnosti, tak co bude za ty dva roky? Čím bude krýt Česká televize ten deficit? Jsou jenom dvě možnosti.

Takže my za klub SPD říkáme ne, my musíme zvednout varovně prst a říct, že to hospodaření není v pořádku. My nebudeme hlasovat pro zprávy České televize, protože prostě nejsou v pořádku. Hospodaření není v pořádku a Česká televize není v pořádku. Tak já vám říkám, že tady budu stát za ty dva roky, za ty tři roky, až budete navrhovat zvednutí koncesionářských poplatků, tak budu na vás ukazovat a řeknu: když jsme to chtěli zarazit, tak vy jste říkali, ještě počkáme, budeme se dívat do budoucnosti. Takže za nás, za SPD, říkáme ne, my ty zprávy nepodpoříme.

Děkuji. To znamená, podle auditních zpráv Česká televize je v pořádku. Ohledně rozpouštění těch rezerv jsem zde mluvil.

A další věc.

To znamená, jestliže chceme veřejnoprávní televizi a v tom se neshodneme, vy chcete zrušit koncesionářské poplatky, já říkám, že nezávislost České televize, nebo veřejnoprávních medií, je dána právě těmito poplatky a zákonem a je vyžadována jejich nestrannost.

Jenom krátká reakce na mého předřečníka.

To že by nebyly koncesionářské poplatky, to, že by byla součástí státního rozpočtu, to přece nezaručuje, nebo neříká tom, že by nebyla nezávislá. Protože ve spoustě západních zemí Evropy to takhle funguje, že televize, národní televize je součástí státního rozpočtu. A co pak soudy, které platíme, státní zastupitelství? Tak říkáme, že jsou závislé? Vždyť to jsou přece také státní instituce, které jsou nezávislé. Takže nemáme pocit, že když to funguje v západní Evropě, že by to bylo u nás jinak. Nyní přečtu jednu omluvu. Takže faktické poznámky teď budou čtyři.

Já vám přečtu větu, která zazněla jako jedna z posledních na tom semináři, který se konal 8. 10., z úst pana Dvořáka.